Děkuji. Pan zpravodaj závěrečné slovo. Děkuji.

Hlásí se? Prosím, máte slovo.

Děkuji. V tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo.

Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme hlasovat o vydání.